Jenom krátce. Prostě připravilo se to správně, podpořila jsem návrh pana senátora Goláně, lidé to dostanou zpětně. Už to není třeba asi tady vysvětlovat. Já myslím, že jsme pro to udělali, co jsme mohli, ale samozřejmě můžete si to v každém případě ověřit. A ještě jste tam měl jednu poznámku. Insolvence, to vám pošleme.

Včera byly schváleny vlastně tři programy a hned na ně poskytnuty peníze, asi za 10 miliard. COVID Nájemné bude pokračovat.

Obojí 50 %, takže si to můžete spočítat.

Takže to jsou všechno programy, a včera jsme přidali tedy tyto programy, kam bylo alokováno 10 miliard, a dnes budeme ještě mít vládu.

A že budete navrhovat nějaké zvýšení, to já jsem zvyklá.

Protože pokud nebude rozpočet, bude rozpočtové provizorium. A to všichni víte, co znamená. Já to zítra ještě připomenu ve své úvodní řeči.

Já mám jenom dvě věci na paní ministryni. Jednu, aby pokud možno tlumočila panu Havlíčkovi stížnost, kterou já dostávám ve velmi vysokých počtech, a to je, že program COVID Nájemné je extrémně byrokratický náročný a že je pro ty provozovatele provozoven extrémně obtížné na něj dosáhnout. Takže tohle je jedna věc, co bych poprosil tlumočit. A druhá věc k tomu rozpočtu na tu záchranu.

Děkuji.

Někdo bude mít zařízení, které nově zainvestoval, má tam vysoké zatížení.

A mám na vás prosbu.

Děkuji moc.

Děkuji za slovo.

Protože když se podíváme na to, jak to v reálu pro ně vypadá, tak skutečně když včera jste něco schválili, tak reálně oni můžou tu pomoc očekávat v lepším případě v řádu týdnů, v horším případě a zcela reálnějším případě v řádu měsíců.

Až to všechno ti úředníci, ty složité žádosti, které jste museli předtím vyplnit, vyhodnotí, tak pak možná mnozí z nich už budou dávno mít zavřený krám. A to je prostě vaše pomoc. To není reálně něco, co zachrání ty byznysy.

Pomoc za jaro přicházející začátkem prosince? Tak prosím tady neříkejte tím stylem, tohle všechno přece je skvělá pomoc, když víme, jaká je realita!

Pan ministr Havlíček v pátek říkal, že na pondělí chystá velkorysé plány, vysoké kompenzace, a vlastně jediné, s čím přišel navíc oproti tomu, co tady bylo předtím, jsou kompenzace restauracím. Samozřejmě za ně moc děkuji.

Moc děkuji.